Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: Neníli interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná. Nyní přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace. Jako první je zde interpelace paní poslankyně Věry Kovářové ve věci usnesení Senátu k duplicitám kontrol. Je to sněmovní tisk 482. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše, ten je přítomen, takže ho mezi námi vítám a zahajuji rozpravu. Paní poslankyně Kovářová má zájem o vystoupení. Takže prosím. A prosím o klid. Vážený pane premiére.

Musím ale konstatovat, že moje nespokojenost s vaší odpovědí byla doručena poslancům 15. května letošního roku, tedy před šesti měsíci.

Toto odstranění by mělo být prvotním krokem před přijetím vládního zákona, které rozšiřuje pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu.

Já jsem se vás ptala, pane premiére, jakým způsobem hodlá vláda toto usnesení naplnit, jaké kroky učiníte a zda je stihnete ještě realizovat před přijetím vládní novely. Ve vaší odpovědi mi bylo sděleno, že byla provedena analýza systému kontrol veřejných prostředků včetně navrhovaných opatření a to bylo vše v odpovědi.